Prijavio se je Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku, u njihovo ime govorit će zastupnik Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala. Poštovani građani, evo na kraju rasprave o prijedlogu Zakona o sekuritizaciji još jednom se želim obratiti i posebno ispred Stranke Promijenimo Hrvatsku jer sam jutros iznio konkretne prijedloge ekonomskih stručnjaka iz naše stranke kako riješit problem blokiranih u RH kojih ima oko 230 000 i kako ih oslobodit dužničkog ropstva. Svi vi koji niste vidjeli ovaj, imali priliku čuti govor, možete na našoj facebook stranici pogledati jer je to konkretan prijedlog koji će pomoći, on je u interesu za čitavo društvo i molim, apeliram na Vladu koja je sad na vlasti da zaista ovaj koristan prijedlog provede jer će zaista osloboditi ljude jer imamo ionako nevolja od virusa, zemljotresa i još kad si blokiran kud si onda prispio što kaže narod. S druge strane, ta sekuritizacija znači predstavlja otkup potraživanja prije svega od banaka odnosno prodaju potraživanja kredita od strane banaka ka nekom drugom, nekom drugom entitetu koji se formira, koji traje onoliko kolko traje znači ta vrijednosnica i na kraju to možemo tako riješit. Znači kako možemo sekuritizacijom riješit probleme poljoprivrednika seljaka. Veliki broj naših poljoprivrednih proizvođača je uzimao kredite u švicarcima, veliki broj njih je blokiran, uzimali su kredite za nabavu strojeva, traktora, kombajna, gradili su farme, međutim, kupovali stada, a onda su poslije namjerno pale cijene mlijeka, došle su multinacionalne kompanije i počele rasturati to tržište, vidimo do čega je to došlo. Mi moramo te ljude spasiti odnosno moramo se okrenuti domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Vidite, iz dobro obaviještenih krugova, upravo sam maloprije saznao za vrijeme ove stanke, da da se povećava uvoz mesa i povrća iz Italije, šleperi dolaze, znate kako sad nema zbog ove gužve, možete mislit kakva je kontrola, a za to vrijeme znači dok uvoz iz Italije ide i on se krca u trgovačke centre i ljudi naši kupuju, za to vrijeme naši seljaci imaju problem sa prodajom svojih proizvoda koji su puno kvalitetniji, bilo da je riječ o mesu, povrću, voću, mlijeku itd. itd. Znači, molim vas, ovo je šok. Zašto ova kriza se ne može uporedit sa nikakvom drugom? Pa zato što je, kao prvo naglo je došla, ona je široko otišla, otišla je duboko, pad je, pad je izuzetno veliki u kratkom roku. Nitko drugi ne može sada, tržište je pomjereno u kut. Jedino sada državna intervencija može spasit, ali država nema novaca. Ona mora, mora na scenu stupiti Središnja banka, HNB ljudi moji, oni se bave sami sobom, a Vlada se bavi time kao vidjet ćemo kako idu mjere, pa ćemo poslije raspravljat. Dragi građani, nije mi stalo da ovdje dodajem ulja na vatru, ja razumijem tešku situaciju, svi smo zbog toga pogođeni. Ali to nije razlog da neke stvari koje se mogu napraviti da se ne naprave odnosno da gledamo kako neke mjere su loše itd. Poljoprivrednicima se mora, sad će sjetva, mora im se isplatiti ono za sjetvu sve šta im treba, mora se sve otkupit šta imate kod kuće, pa dajte krenite Ministarstvo poljoprivrede, otkupne stanice organizirajte, robne rezerve, sve se to može riješiti. Za ovo vrijeme krize seljaci ne smiju ništa, moratorij na kredite, otplatu kredita, uplatu mirovinskog, zdravstvenog, sve mora stat i otvorite tržnice. Vidite, jučer sam vidio i podržavam, Stranka Promijenimo Hrvatsku podržava, već 23 000 poduzetnika stvorilo je inicijativu na facebook profilu umjesto kad sam predložio prije tjedan dana u onom gore saboru da svaki dan imamo krizni stožer za poduzetništvo, njega nema, oni se organiziraju sami na facebooku i traže, ocjenjuju ove mjere nedostatnim, neću reć kako ih sve nazivaju da ne dolijevam ulje na vatru, ali te mjere nisu ono što oni traže. Znači, otpisati, nema plaćanja poreza, doprinosa za vrijeme krize. Brzi krediti za likvidnost, ali ne može se to ništa riješiti jer ovdje ja, meni je žao, slušam i predstavnike oporbenih stranaka, ma nema država kune ljudi moji, nema kune, ne može pomoć, samo središnja banka neće i ja da sam direktor banaka ne bi odobravao i gledao bi kome kredite jer je sad rizično, samo HNB, a on se bavi molim vas, bavi se nekom stabilnošću koja nas je i razarala i bez ove krize. S ovim zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

2269 obavijestila RH o rezultatima evaluacije i izrazila svoje nedoumice i pitanja koja su se nametnula prilikom provjere usklađenosti zakona sa samom direktivom. RH poslala je svoj odgovor u roku koji joj je bio zadan, s predstavnicom Europske komisije održana su i dva sastanka te su raspravljane sporne odredbe. I na kraju budući da je u pojedinim segmentima utvrđeno ne odgovarajuće odnosno nepotpuno prenošenje odredbi direktive, a nakon provedenih tih konzultacija razmotrene su nužne izmjene kojima se postiglo puno transponiranja odnosno prenošenje predmetne direktive i pristupilo se izmjeni Zakona o koncesijama kroz ove izmjene i dopune. Nastavno bih samo kratko iznio koje su osnovne izmjene i dopune. … izmjenama zakona predlaže se izmjena definicije gospodarskog subjekta kojima se detaljnije propisuje tko se sve smatra gospodarskim subjektom odnosno direktiva je i Europska komisija zahtijevala širu definiciju nego što smo je mi bili predložili. Preciziraju se odredbe o sukobu interesa osoba uključenih u postupak davanja koncesije te svih koji mogu utjecati na tijek postupka davanja koncesije na način da se isto povezuje sa Zakonom o javnoj nabavi. Znači u tom dijelu primjenjuju se podredno odredbe Zakona o javnoj nabavi. Dalje, direktiva predviđa davanje koncesije između javnih subjekata, oni to zovu in haus koncesije što našim zakonom nije bilo predviđeno odnosno ne želimo predvidjeti i tako smo opravdanost ne prenošenja direktive dodatno propisali kroz odredbe kroz izmjenu i dopunu ovoga zakona na način da se propisuje da davatelji koncesije ne daju koncesije međusobno, a konkretno u čl. 7. dodan je potpuno novi st. 7. ako dopuštate i pročitat ću. Davatelji koncesije ne daju koncesije međusobno niti se odgovarajući primjenjuju propisi kojima se uređuje javna nabava, a u dijelu koji se odnosi na ugovore između subjekata u javnom sektoru“ Nadalje, direktiva predviđa i niz odredbi o davanju koncesije u područje obrane i sigurnosti, mi također u tom dijelu ne želimo davati nekome da dobiva koncesije i naš sustav to ne predviđa. I opravdanost ne prenošenja tih odredbi direktive bilo je potrebno osigurati kroz još detaljniju normu unutar samog propisa, pa smo tako u okviru čl. 4. st. 2. uz odredbu koja je već postojeća dodali i područje obrane i nacionalne sigurnosti u smislu da se ne može davati koncesija. Nadalje, dodatno se određuju ostali razlozi isključenja gospodarskih subjekata odnosno u slučaju kojima davatelj koncesije može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije, a koji davatelj koncesije može koristiti u postupku davanja koncesije tj. … traje inače tri godine. Pa samo ću ponoviti odnosno navesti koje su to odredbe, dakle isključenje ide iz razloga npr. nepoštivanje odredbi iz kolektivnog ugovora osobito isplate obveze ugovorne plaće, otvaranje stečaja, ako gospodarski subjekt je pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, potom ako se može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt učinio težak profesionalni propust, ako se može na odgovarajući način dokazati da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima koji imaju za cilj narušavanje tržišnog natjecanja, ako je gospodarskom subjektu zbog značajnih ili postojanih nedostataka tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o koncesiji raskinut taj prethodno sklopljeni ugovor i slične norme. Dakle to je već norma koja je od prije bila i mjera ide na tri godine kao što je bilo i prije propisano. Preciziraju se mogućnosti za izmjenu ugovora o koncesiji, potom tu se detaljnije propisuje način izračuna nove procjene vrijednosti koncesije prilikom izmjene ugovora o koncesiji te se dodatno preciziraju odredbe o prijenosu koncesije i mogućnosti osnivanja založnog prava uz suglasnost davatelja koncesija. Isto tako određuje se postojanje mogućnosti podugovaranja koje je propisano uredbom liberalnije nego je odredbom zakona, dok se i dalje zakonski propisuju uvjeti za sklapanje ugovora o koncesiji. Dakle otprilike 11 pozicija koje smo temeljem zahtjeva Europske komisije bili dužni unijeti u postojeću normu zakona, ovim izmjenama i dopunama je predloženo da se unesu u postojeći zakon. Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. Gospodine Zrinušić, evo moje pitanje prvo vama ide. Vi ste relativno nedavno predlagali ovaj zakon u Hrvatskom saboru znači prije nekoliko godina, mislim to je u ovom mandatu, zanima me šta se toliko dogodilo u međuvremenu odnosno zbog čega već u tim prvim izmjenama zakona nismo uvrstili ove stvari koje od nas EU i Europski parlament tražio? Znači to je konkretno pitanje. I još jedno pitanje koje me posebno zanima, na koji način se postavila Vlada RH prema korisnicima koncesija u vrijeme ove krize ovisno o plaćanju koncesije s obzirom na nemogućnost obavljanja djelatnosti, govorim o turističkom sektoru? I zanima me, kada će Vlada RH odlučiti da se doprinosi za one poduzetnike koji su pogođeni krizom ne plaćaju, ne odgađaju nego da se prestanu stvarati obveze u Poreznoj upravi prema onima koji u ovom trenutku nisu u mogućnosti raditi? Što se tiče same norme, evo navest ću jedan od primjera što se tiče zahtjeva Europske komisije naše je bilo mišljenje da je dosadašnja norma bila primjerenija za nas, međutim ovim izmjenama se traži liberaliziranje postavljenih normi. Primjerice, definicija gospodarskog subjekta koji smo do sada imali po klasičnoj definiciji Zakona o trgovačkim društvima, sad je tu dodana i podružnica ili javno tijelo uključujući svako njihovo privremeno udruženje koje definira sama direktiva što ide ovaj i izvan okvira ovaj Zakona o trgovačkim društvima. Dakle, nisu to neke stvari koje su bile nejasne u samome našem propisu, ali Europska komisija je tražila da ne bi radili negativnu selekciju u tom smislu. Ovaj dio koji smo ovaj pojačavali u odnosu na zabranu davanja koncesija u smislu obrane i nacionalne sigurnosti dodatno smo željeli u zakonu to naglasiti mada direktiva recimo to dopušta da se tako Zastupnica Anka Mrak Taritaš zatražila je repliku. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, dakle razlog izmjene i dopune je usklađivanje sa zakonodavstvom EU odnosno mene zanima da li je bio neki pilot projekt, pa je bilo konkretno riječ o nečemu ili je samo gledan cijeli zakon, jer ovaj dio gdje je liberalizacija je apsolutno ok i zanimljivo je da u ovo vrijeme imamo ovaj neke stvari u ovom zakonu.

Ali moje pitanje, replika vama je, zaista da li je bio konkretno neki slučaj, dakle da li je bio neki pilot projekt koji je onda bilo ili je načelno u pregledu zakonodavstva odnosno određenih zakona se naglasilo da se treba vezati uz liberalizaciju ovih podkoncesija što mislim da je dobro da već kad se koncesija ugovara da definirate sve što treba biti. Apsolutno se s vama slažem, znači i Europska komisija provela je evaluaciju prenošenja same direktive i u tom smislu nam je uputila službenu opomenu još 2018., mi smo imali razgovore u međuvremenu s njima da vidimo da li je ta norma dovoljno jasno prenijeta i one odredbe koje su trebale biti ograničavajuće a gdje se dopušta nacionalna diskrecija pojedinih država članica, kao što smo naveli malo prije u kontekstu i ovih odluka sabora ili prenošenja koncesija vezano za obranu itd. Dakle, evaluacija prenošenja direktiva od strane Europske komisija koja je rezultirala tom službenom opomenom odnosno povredom. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ako ne onda otvaram raspravu. Za raspravu prvi klub koji se javio za sudjelovanje Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. U njihovo ime govorit će zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, malo nas ovdje ima i ovdje smo na 2 metra rašireni. Poštovani građani posebno vas pozdravlja, eto zbog nevolje koja nas je snašla i puno drugih zemalja i naroda, uglavnom boravimo unutar svog doma, pratite sigurno televiziju pa prema tome i dio ovih rasprava. Danas raspravljamo, no prije no što kažem, prenesem stavove nas iz Stanke Promijenimo Hrvatsku glede koncesija ja bih vas zamolio gospodine potpredsjedniče da sazovete Predsjedništvo obavijestite predsjednika sabora da uvrstimo u dnevni red i one teme koje naše građane zanimaju. Prije svega vidite, vidim okolo mediji su vrlo aktivni, naprosto u vezi nastavno na ovu krizu traži se mogućnost praćenja mobitela za građane gdje se mi nalazimo itd. Pa čekajte molim vas, ne možemo mi ovdje kao sabor, vrhovna institucija dakle raspravljati sve su točke u redu, ali ovo je prevažna stvar, stavite tu točku dnevnog reda da raspravimo jer građani su uplašeni zbog toga, ja osobno ne želim da me netko prati. Dobro, ja moram priznat zbog ograničenja nisam jučer mogao doći jer smo se podijelili, ali vidimo da se odluka treba donijeti prema tome ona nije očito stala. Prema tome, ovo je važna priča. Kada je riječ o koncesijama vidite ovdje prije svega nas zanima poljoprivredno zemljište, prirodni resursi, vode, šume itd., mi se zalažemo da za razliku od onih koji naravno su liberalne orijentacije, svaka čast, prema tome treba gurat svak svoju po svom kolosijeku da se onemogući strancima koncesija nad ovim dobrima. Znači crpljenje vode, korištenje poljoprivrednog zemljišta, šuma, to su ona prirodna bogatstva. Evo, čuli smo malo prije od državnog tajnika da je ključni prigovor bio da treba još liberalizirati dakle taj postupak dobivanja koncesija. Mi s druge strane vidimo u drugim zemljama u Mađarskoj npr. drugim zemljama ne možeš dobiti poljoprivredno zemljište ako si stranac u koncesiju, ne možeš ga obrađivati, pa ljudi moji to je logično, nije to zbog toga što netko treba ogradit Hrvatsku jer netko nekog ne podnosi iz druge zemlje, nego treba prije svega poljoprivredno zemljište ponuditi našim seljacima, ljudima koji žive u tim krajevima od Like, Slavonije, Baranje, bilo gdje. Jer oni tamo žive, oni moraju tamo preživjeti da zadrže obitelj. Ne može on, ako imamo prije jedno 2 mjeseca bio sam u Slavoniji i Baranji, ljudi bi uzeli više zemlje, međutim ne mogu iz razno raznih razloga doći do toga. Samo možda neka 2, 3 km dalje gdje sam bio u Baranji pokazuju mi Belje. To je veliki kompleks. I u čemu je ovdje stvar, sjećam se kad smo donosili taj, kad je donošen taj Zakon o koncesijama 2017. godine i tada smo prigovorili i tada smo tražili. Posebno smo se usprotivili kada je donesen lex Agrokor koji je automatizmom dao molim vas pravo, to je bila, to je jedno nasilje, naprosto izvršeno je nasilje da se Agrokoru, da se koncesija od Agrokora prenese na novo društvo koje se zove Fortenova. U kakvom ambijentu je donesen takav zakon i što se tu događalo? Onda se poslije toga otkrilo da je Agrokor praktično, a i Fortenova pretpostavljam sada, da je dobivao hektare po puno povoljnijoj i po nižoj cijeni nego što su tu istu ili sličnu zemlju u Slavoniji ili Baranji dobivali znači mali OPG-i i poljoprivredni proizvođači koji su imali već 100, 200, 300 hektara. Vidite, to je nedopustivo. Što se, koja je poruka?

Jer je u ovom području, ajmo tako reć od RH, pa tamo prema Balkanu, ovdje je tlo još uvijek sačuvano, nije tolko zagađeno kao u zapadnoj Europi. Ovdje je voda još uvijek pitka, možete se napiti znači na, na puno mjesta izvorske vode, nije problem, šume su i prema tome, ovdje su te zalihe prirodnih resursa. Znači moraš biti tu 10.g., moraš ostat tu živjeti, da puno strogih uvjeta treba stavit da bi ti mogao dobiti u koncesiju neko zemljište, a ne da je dovoljno da ti osnuješ neku tvrtku, pa uzmeš u koncesiju šta ja znam, 500, 1000 hektara itd. itd. Mi moramo već jednom shvatiti i podvući crtu. Koju? Da napravimo koristit i štete koju imamo od ovih zakona koji dolaze iz EU. Vidite, problem je u tome zašto je projekt EU zastao i zašto će sada uć u još veću krizu. Pa zato što je humana ideja EU da bude jedna Unija, jedna, ajmo tako reć, država suverenih naroda, ne ona umjesto države i jedne federacije, konfederacije suverenih naroda, ona je postala Unija suverenog kapitala, a taj kapital, krupni kapital, financijska oligarhija prije svega, oni ne trpe granice, oni ne trpe nacionalne zakone, oni ne trpe bilo koja ograničenja, e pa zato mi vidimo koliko je recimo naša poljoprivreda uništena, nikada se nije toliko proizvodilo.

Pa to je mizerno. Izgubili smo milijarde kuna do sada proteklih godina zbog niskih koncesijskih naknada za znači crpljenje nafte, plina, vode. Kad uporedite koncesijske naknade za vađenje odnosno vađenje nafte i plina u odnosu prema Mađarskoj koja recimo kod nas to radi, a kod sebe ima osjetno veće koncesije. Znači mi imamo jednu politiku koja nas godinama vuče prema dnu, osiromašuje i mi smo zbog toga izgubili milijarde. U tom smislu mi iz Stranke Promijenimo Hrvatsku se zalažemo za jasne kriterije, a to je prije svega da se zemlja, poljoprivredno zemljište dodjeljuje ljudima koji žive u tim krajevima, da ih se zadrži, da ne iseljavaju, da od toga mogu živjeti, to je prava, to je prava priča. Pitanje Belja, uzmimo samo pitanje Belja, pa to je pitanje nacionalne sigurnosti ljudi moji. Jer je to rubno područje koje graniči sa Mađarskom i Srbijom. Tamo je raseljavanje već godinama. Znači, vrijeme je da, da što se kaže stanemo, razmislimo jel kao što sam i jutros rekao ova kriza traži državničke poteze, ovo nisu udžbenička rješenja, a prije svega se moramo voditi o nacionalnim interesima. Ja gledam, ovih dana slušam, prije tjedan dana, kako će se riješiti problemi u RH, kaže, pitaju ministra financija, on kaže vodim užurbane pregovore sa vanjskim kreditorima. Molim vas lijepo, molim, sa vanjskim kreditorima? Prema tome, ovdje je riječ o tome da mi imamo svoje resurse, ne smije se RH zaduživati tijekom ove krize u inozemstvu, imamo svoju središnju banku, imamo ako treba i devize, imamo 19 milijardi deviznih rezervi, prema tome to je ta priča. A da se vratim sad ponovo na koncesije, pa onda ljudi moji ako mislite imat ovakav zakon koji pogoduje svakome ko dođe, posebno strancima, pa onda im dajte i džabe, prema tome ionako su te koncesijske naknade na najnižoj razini i zbog toga mi gubimo, gubimo milijarde. Tražim u povodu rasprave o koncesijama obustavljanje plaćanja koncesijskih naknada državi prema malim i srednjim, prema malim OPG-ima, srednjim proizvođačima jer je sad kriza, oni ne mogu to izdržat, ne mogu platit. Za sudjelovanje u raspravi javio se i Klub zastupnika SDP-a, u njihovo ime govorit će Boris Lalovac, izvolite. Možete samo pričekati trenutak dok se očisti govornica.

Pred nama se danas nalazi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. U izmjenu Zakona o koncesijama ide se iz razloga što je Europska komisija provela evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo, te je putem službene opomene obavijestila RH o rezultatima evaluacija, te izrazila svoje nedoumice i pitanja koje je nametnuo prilikom provjere usklađenosti. RH je komunicirala s Europskom komisijom, međutim ipak danas znači njihove prijedloge moramo usvojiti i na taj način se danas pred nas našao ovaj zakon. Ovo je jedan krovni zakon, znači Ministarstvo financija vodi krovni zakon, Zakon o koncesijama, dok su svi ovi vertikalni zakoni, zapravo zakoni u pojedinim ministarstvima, tako i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo energetike odnosno gospodarstva, gdje imamo zapravo koncesije nad energentima, ali ovo je jedan krovni zakon koji zapravo horizontalno pokušava urediti pitanje koncesija i sada zbog usklađivanja i određenog daljnjeg pojašnjenja, pred nama se danas nalazi ova izmjena kojim se izmjenjuje, kao što je uvodno sam predlagatelj rekao, definicija gospodarskog subjekta kojim se propisuje, koji se propisuje detaljnije, znači ovim zakonom su još dalje liberalizirao odnosno proširuje ta definicija koja je bila preuzeta iz drugih hrvatskih zakona. Tako, Zakona o trgovačkim društvima, tako da sada zapravo je obuhvat širi. Također, zatim se propisuje odredbe u sukobu interesa, osoba uključenih u postupak davanja koncesije te svih koji mogu utjecati na tijek postupka davanja koncesije, mislim da je ovo dobro i što se tiče ove transparentnosti davanja koncesije da imamo ugrađeno još ovu odredbu kako bi se same te koncesije imali još jedan dodatni nadzor i samo određeni dio kontrole. Također, Direktiva predviđa davanje koncesija, znači da se između javnih subjekata, in house, tzv. znači koncesija unutar samih kuća, da ne bude, je li tako da nema više mogućnosti davanja koncesija, što baš ne znam da li je baš bilo u praksi takvih davanja koncesija, međutim, ovom Direktivom je još dalje to pojašnjeno da ne mogu zapravo ti subjekti jedni drugima, koji inače odobravaju koncesije davati međusobno koncesije. Također, opravdanost je nepodnošenje, znači zatim Direktiva predviđa niz odredbi o davanju koncesija u područjima znači zabranu davanju u područjima obrane i sigurnosti. Znači ovdje još, iako je ovaj taj dio se nije dao ovdje još izričito se navodi znači koja posebno područja se ne mogu davati u područje koncesije. Također, potrebno je osigurati, znači preciziraju se mogućosti za izmjene ugovora o koncesiji na način da se briše mogućnost. Ovdje, barem tako zakonodavac, predlagatelj zapravo predlaže da se ta odredba briše s obzirom da takva je preopćenita te da je već ona propisana točkom 1. st. 1. čl. 62. zakona kojim se propisuje da Hrvatski sabor može izmijeniti ugovor o koncesiji kada se utvrdi da je ugrožena određena nacionalna sigurnost i obrana države, itd. Ova odredba bila je sadržana i u Zakonu o koncesijama i do sad, koliko baš govorite, piše u dokumentu zar nije bila do sada bila konzumirana. Nadalje se detaljnije propisuje način izračuna nove procjene vrijednosti koncesije prilikom izmjene ugovora o koncesiji te se dodatno preciziraju odredbe o prijenosu koncesije te mogućnosti osnivanju založnog prava uz suglasnost davatelja koncesije. Jasnije se određuje postojanje mogućnosti podugovaranja, što mislim da je dobro da se odmah na početku, kao što smo ovdje vidjeli, danas rekli jasnije cjelokupni taj proces postavlja te je propisan liberalniji u odnosu, on je liberalniji u odnosu na važeći zakon, međutim, oni su ovdje su nužni da bi se uspostavili određeni cjelokupni proces, odnosno i u konačnici imali i određeni kontrolni mehanizam. Mogućnost za sklapanje ugovora o podkoncesiji definira se u okviru dokumentacije za nadmetanje, to je mislim, bitno da odmah znači prilikom samog podnošenja, odnosno zahtjeva za koncesiju da se unutar samog toga i u okviru dokumentacije se to i navede, tako da budući koncesionar unaprijed je upoznat u područje u kojem je moguće sklopiti ugovor o podkoncesiji. Znači to je jako bitno da znamo da nema kasnije dodatnih izmjena, itd., znači kada se odmah daje, da se to zapravo i navede u samom početnome ugovoru. Također, zaključno, znači u cilju dodatnog usklađivanja s Direktivom, predlaže se donošenje izmjena Zakona o koncesiji, znači on je zakon od nekih 14 članaka, koji će, vjerujem, sada na ovo mišljenje ste dobili pozitivno mišljenje EU komisije, ja mislim, pretpostavljam. Tako da, ispričavam se, tako da će i ovo područje Zakona o koncesijama, sada biti u potpunosti usklađeno. Ovdje danas je isto bilo govora o nenaplati koncesija za ovo određene područje, to se prvenstveno misli za turističke koncesije ili razne, one koje su zapravo zatvorene ove djelatnosti, mislim da jedan od prvih zadataka i ovaj dio koncesija, da se ova 2 mjeseca, ne samo da se može dati odgoda za koncesiju puno lakše nego neki drugi prihod, da se ovdje može ići u ukidanje koncesije za razdoblje jer je ona direktno vezana za korištenje tog, direktno je vezana za korištenje tog javnog dobra i mislim da ovdje, ukoliko se ne koristi to javno dobro, da nema onda nikakvog ni smisla zaračunavati i naknade i mislim da tu Vlada može, bez ikakvih problema doći do otpisa. Ovaj jedan dio prihoda od koncesija je, jedan dio ide u državni proračun, a jedan dio ide u prihode jedinica lokalne samouprave odnosno i županije i gradove i općine, tako da bi zapravo na ovaj dio određenog dijela koncesioniranja odnosno ne možemo učiniti otpis ovim zakonom jer on je krovni zakon, međutim, ono to može učiniti svaka općina, županija, odnosno jedinica lokalne uprave koja zapravo prikuplja taj određeni dio prihoda i da bi olakšalo lokalnim poduzetnicima taj dio prihoda lokalna zajednica vjerujem da će, ne samo odgoditi nego čak i otpisati za ova 2, 3 mjeseca, koliko traje trenutne okolnosti u RH. Klub zastupnika Nezavisne liste mladih također se prijavio za sudjelovanje u raspravi u njihovo ime govorit će zastupnik Tomislav Panenić.

koncesije kada spomenemo i sam pojam asocira na jednu negativnost koja je stvorena tijekom vremena, pa bih ja možda iskoristio aktualan momenat naravno da ova implementacija koja je zatražena da se kvalitetnije provede u hrvatsko zakonodavstvo iz europskog zakonodavstva pokazuje samo da ni vlada koja je 2017. godine davala prijedlog nije bila voljna prihvatiti sve odredbe koje je definirano europskim zakonodavstvom pa je tek pod pritiskom sada ovdje raspravljano, … generalno to su pozitivni pomaci koje ćemo prihvatiti. Međutim, vratimo se na samo iskustvo koje imamo u RH sa davanjem koncesija i ono što nam u budućem vremenu što nas očekuje. Tri najpoznatije koncesije koje imamo su one za Međunarodnu zračnu luku „Franjo Tuđman“, za autocestu Zagreb-Macelj i za Istarski ipsilon. Što im je zajedničko? Zajedničko je da u slučaju pada prometa razliku plaća RH i to je u sve tri koncesije. Aerodrom trenutno u ovoj situaciji koja jeste imat će sigurno pad prometa i to ćemo morati platiti.

A ono što je 2013. dodano potpisano za vrijeme vlade Zorana Milanovića da će RH jamčiti bankama povrat kredita u iznosu 196 milijuna eura, znači Hrvatska je stala i iza njihovoga kredita. Možemo samo pretpostaviti koji će biti zahtjev koncesionara, a isto tako možemo postaviti pitanje, ovdje je Ministarstvo financija koje je na kraju platiša, ali i Ministarstvo prometa je to koje je resorno nadležno, da li su oni stupili u kontakt i razgovaraju sa koncesionarom, da čujemo stav i koncesionara francusko-turska tvrtka možemo reć, da li će oni izaći u susret ovoj krizi ili će se izričito držati odgovornih odredbi? Da li će teret krize koja dolazi platiti svi na kraju građani putem državnoga proračuna ili će se naći neki novi model? Samo za Binu-Istru uplaćeno je do sada oko milijardu i pol kuna tijekom ovoga vremena, pad prometa vidljiv je već sada i moguće je da ćemo isto tako i njima morati platiti. Ista je u pozadini vlasnička struktura i tamo je ista francuska tvrtka, da li će ona izaći u susret i trebamo tražiti odgovor od Vlade i Ministarstva prometa. Autocesta Zagreb-Macelj po svim ugovornim obvezama uplaćeno je negdje po nalazu revizije oko 650 milijuna kuna za razne potpore koje su bile predviđene originalnim ugovorom, također za pad prometa razliku će uplatiti RH. I u svemu tome ako pogledamo što je još tragičnije, revizija je utvrdila, izgubljeni su ugovori dokumentacija za davanje koncesije koja je bila tijekom postupka za autocestu Zagreb-Macelj isto tako i za Istarski ipsilon, onda je jasno koliko je ovaj zakon važan, koliko treba biti precizan, koliko će on biti pozitivan. Ali s druge strane vidimo da brojnim izmjenama originalnog koncesijskog ugovora dolazi do raznih manipulacija koje na kraju plaćaju hrvatski građani. I izvorni postupak koji i bude proveden uz određene rasprave na kraju se možemo reći potajice promjeni pa se preuzimaju obaveze koje nisu bile originalno predviđene, a sve to skupa plaćamo. A onda ako izuzmemo samo ova tri velika dolazimo do cijelog niza manjih koncesija, koncesija na plažama, na lukama nautičkog turizma, koncesijama za eksploataciju rudnog blaga, rudnog bogatstva RH i razne druge i cijelo vrijeme gdje god je korištenje javnog dobra i također javnih sredstava u okviru koncesija susrećemo se isključivo i samo sa zlouporabama i o kojima se raspravlja. A mi nikako da se pomaknemo nego cijelo vrijeme dolazimo u nove i nove situacije, pa i do one tragične kada dobijete koncesionare na plažama da onda građani nemaju više pristupa ili da moraju se stvarno nadmetati da mogu uopće pristupiti nekoj plaži. I stvarno imamo tragedije gdje god dotaknemo pitanje koncesija i smatram da i u ime kluba ću to reći da pitanje koncesija nije samo pitanje zakona koji ga regulira u smislu provedbe postupka nego isto tako kasnije u smislu nadzora, provedbe, realizacije, nadležnosti, sankcioniranja i svega onoga što često nije regulirano Zakonom o koncesijama nego drugim zakonima i dok ne budemo imali ukupnosti postupanja mi ćemo u svakoj izmjeni Zakona o koncesijama govoriti u, zapravo ne samo da ćemo govoriti nego će ga i ljudi promatrati samo u okviru onih zlouporaba koje vrlo često izlaze prema, kroz medije i definiraju zapravo koncesiju kao jedan negativan instrument koji umjesto da bude instrument kojim će se unaprijediti razvoj infrastrukture, gospodarstva, kvalitete života, na kraju bude nešto što je zapravo prelijevanje javnih sredstava zapravo iz javnih izvora u privatne džepove.

Za sudjelovanje u ovoj raspravi prijavio se i Klub zastupnika HSU-a, SNAGE, Nezavisnih zastupnika i Nove politike, u njihovo ime govorit će zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, ma gledajte mi smo jedan čudan narod, čudna država koja je ginula u ratu, a nikad nije proglasila ratno stanje. Sada imamo izvanrednu situaciju, a ne želimo proglasiti izvanredno stanje. Čega se mi to bojimo? O kome smo mi to ovisni i kome se to ne želimo zamjeriti? Da proglasimo izvanredno stanje onda svi specijalni zakoni tzv. tex specialis bi mogli riješiti ove probleme o kojima cijeli dan govorimo. Mogli bi imati zakon u kojem se obustavljaju, dakle obustavljaju se sva potraživanja prema građanima jer je prvi prioritet preživjeti u ovoj situaciji i sačuvati zdravlje i sposobnost da brzo izađemo iz ove krize. Tu ne može nitko biti nedodirljiv, a i u ovom zakonu piše, i u ovom zakonu piše i stvaraju se novi uvjeti da banke budu nedodirljive, da banke budu nedodirljive. Oni bi prvi vidjevši kamo ide ova situacija, prvi, samoinicijativno bez Vlade trebali reći građani onaj naš kompjuter će vam produljiti ne morate ništa plaćati, mjesec, dva, tri koliko god ovo traje, naši kompjuteri će vam produžiti automatski rok plaćanja vaših kredita. Oni bi to mogli napraviti da su dio ovog društva, ne oni cijelo vrijeme beru vrhnje. Ja sam vrlo pošten prema njima, poštujem sve moje odnose koje imam sa bankama, uredno plaćam sve svoje kredite i većina građana to čini, ovo je vrijeme izvanredno i situacija je izvanredna i ovdje treba, to treba proglasiti, to treba reći i treba sve raditi u cilju spašavanja ljudi jer ljudi mogu sve riješiti, prvenstveno ljudi i onda gospodarstva ove zemlje da se brzo možemo izvući. Inače, opet ponavljam kao i jučer imamo iskustva iz 2008., zadnja smo zemlja koje se izvukla iz recesije. Zašto? Zato što smo kilavi, zato što nemamo hrabrosti povući hrabre poteze koji osiguravaju brze izlaske iz ovih situacija. Neke zemlje drugačije čak i riskiraju, pogledajte i pročitajte si na internetu kako Švedska funkcionira u ovom ovaj, u ovoj situaciji. Pa si to malo pogledajte i vidite da postoje i drugačiji pristupi sa više rizika, sa više organizacije i sa više uvažavanja struke. Što se tiče ovog zakona, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesiji, on samo govori da kad se iz prve ne napravi, ko kod onog zavarivača u brodogradnji, kad ne napraviš iz prve posao kako valja onda idu popravci, onda ide kopanje, pa treći, drugi, treći, četvrti pa te špotaju oni sa strane da nisi dobro napravio, pa nisi uskladio svoje zakonodavstvo sa direktivama i ajde opet, opet, opet, opet radiš posao koji ne vodi ničemu. Dakle, cilj je, cilj je svih nas da napravimo posao, da napravimo odredbe zakona koji će omogućavati da pojedini sustavi funkcioniraju. Zašto nam je sustav davanja koncesija i same koncesije na neki način u javnosti percipirano kao siva zona, jer doista ima svašta unutra. Ima u tome svašta i nema kontrole, nema sustavne kontrole, nema nadzora i naravno da ima muljanja za što smo mi kao Hrvati posebno, posebno talentirani jel. Prema tome, ne izdvajam se iz tog društva, mi smo to, mi smo to i to treba otvoreno priznati. Dakle, naravno da postoje u ovom prijedlogu zakona i stvari koje su dobre, ali opet ne idemo do kraja, opet ne idemo do kraja, opet ne snimamo situaciju i jedina sreća u ovoj priči da je ovaj zakon u provom čitanju da možemo raspravljati i razgovarati i popraviti ovaj zakon, ako ne predlagatelj onda mi kroz amandmane u, moguće u drugom čitanju. Zašto se miče iz članka, samo trenutak, iz članka ovaj 62. stavka 1. i 2. ako to zahtjeva interes RH utvrđen u Hrvatskom saboru. Piše da već to negdje drugdje piše. Da, ali nije sve ono što pokriva Hrvatski sabor u nadležnosti i nije od nacionalne sigurnosti. Hrvatski sabor po Ustavu ima nadležnost puno, puno širi, puno, puno širu nego samo nacionalnu sigurnost, a odredba koja ostaje je ukidanje koncesije samo zbog pitanja nacionalne sigurnosti. Zašto to radimo? Zašto ne dogradimo onaj prvi. Dobro objasnit čete državni tajniče imam pravo, imam pravo kao zastupnik i pogriješiti jel i kao i vi. Prema tome, ja molim tu smo, razgovaramo o tome i ovaj sukobljavamo razmišljanja. Drugo, u čl. 67., dakle imamo, koji prema prijedlogu glasi prijenos ugovora o koncesiji može se dozvoliti uz pisanu suglasnost davatelja koncesije u korist financijske institucije koja daje kredite odnosno kredite koncesionaru u svrhu provedbe Ugovora o koncesiji radi namirenja zalogom osigurane tražbine koja se ne ispuni o dospijeću kada je takva izmjena predviđena u dokumentaciji za nadmetanje i Ugovore o koncesiji u skladu s toč. 1. ovog zakona. Dakle, to će ubuduće biti u svakom takvom ugovoru predviđeno jer će banke to tražiti. I dakle prema ovoj odredbi, prema ovoj odredbi mogu, banke mogu kod neispunjavanja koncesije steći prestrašnu moć. Dakle, oni su, postaju gospodari, postaju gospodari svega. Prije je bilo da je prijenos koncesije na treću osobu, na naravno uz dogovor, ona koja može ispuniti koncesijski ugovor, dakle ne može pravna osoba koja je dobila koncesiju ne može izvršiti svoje obaveze, ugovor se može prenijeti na drugu, na drugog koncesionara koji je spreman to ispuniti, obaveze, obaveze iz ugovora što je puno prirodnije i puno normalnije. Ovdje dajemo ogromnu, ogromnu, stravičnu moć, prestrašnu moć bankama koji ionako imaju svu moć jer mi smo svi robovi financijske, financijske industrije koja je pokazala potpunu, potpunu neosjetljivost na ovu situaciju i samoinicijativno ne vuče nikakve poteze kao da oni ne žive od ovih, od ovih građana. Prema tome, poštovani predlagatelju, mi ćemo ovo pratiti, pozdravljamo sve ono što je ovaj ugrađeno u ovaj zakon vezano uz zahtjeve i ocijene Europske komisije uz to što ponavljam da bi nam bilo uvijek pametnije da mi predviđamo te situacije na koje će nas neko upozoriti da ih unaprijed u prvom pokušaju otklonimo, a ne da smo oni mali mangupi koji misle da nećemo bit otkriveni od jedne Europske komisije, pa ćemo mi opet nešto zakukuljiti i zamumuljiti. Preporučam da iz prve radimo kvalitetne zakone i da gledamo što piše u Europskim direktivama jer to je naš širi pravni okvir i mogli bi snositi i financijske posljedice zbog toga što izbjegavamo u potpunosti primijeniti, primijeniti odredbe svih direktiva odnosno tog našeg šireg pravnog, pravnog okvira. Molim da i u ovom slučaju i u svim drugim takvim slučajevima budemo potpuno odgovorni i da ne štetimo na neki način i ugledu RH da dobivamo ovakve opomene o neusklađenosti sa Europskim direktivama, pa da onda popravljamo drugi, treći i četvrti put naše zakone. Hvala vam lijepa, mi ćemo ukoliko vi ne budete ništa promijenili, mi ćemo ovaj gledati i pratiti ovaj zakon i pokušat sa amandmanima popraviti onaj dio za koji smatramo da treba popraviti. Zastupnik Panenić, izvolite, tražite stanku, izvolite. U ime Kluba nezavisne liste mladih tražim stanku upravo vezano za pitanje koncesija, zakupa za poljoprivredno zemljište gdje smatramo da mjera odgode koju je Vlada predvidjela apsolutno je nedovoljna i kao takva neće pomoći poljoprivrednom sektoru da se ubrzano oporavi i ovim putem apeliram i prema državnome tajniku da uzme u obzir da u slijedećim mjerama koje će predložiti, mjera oslobađanja koja je bila do sada predviđena i u drugim situacijama kada smo imali krizu tada su prijašnje Vlade oslobađale od toga davanja zakupce odnosno koncesionare. Također, osvrnuo bi se i na to da poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH kojim se treba raspolagati sada će se naći u jednoj posebnoj situaciji oko ove krize.

Određujem stanku u trajanju od 5 minuta.

Nastavljamo s radom. U njihovo ime govorit će zastupnik Nikola Grmoja. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Dakle, mislio sam se hoću li sudjelovati u ovoj raspravi, ali ipak mislim da ima puno važnih stvari koje je dobro reći, koje je dobro prenijeti hrvatskoj javnosti i hrvatskim građanima onima koji nas sada gledaju, ali naravno i Vladi RH. Govorili su ovdje kolege o tome da ne može se najam sada plaćati, imamo jednu paradoksalnu situaciju da treba ići u oprost, isto tako govorili smo i cijelo vrijeme ponavljamo, sve ono što ide prema našim poljoprivrednicima, prema našim poduzetnicima, prema našim obrtnicima gdje im se obećava nekakva odgoda, nikakva odgoda, poštovani državni tajniče, jedino otpis u ovom trenutku je nekakva normalna mjera. Ono što je isto tako važno napomenuti, prije tri godine ovdje, naravno ne u ovoj zgradi nego u hrvatskoj sabornici donijeli smo Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koliko je hektara državne zemlje podijeljeno hrvatskim poljoprivrednicima? Niti jedan, niti jedan. Dakle, moramo staviti to zemljište na raspolaganje hrvatskim poljoprivrednicima, moramo biti samodostatni što se tiče poljoprivredne proizvodnje, to se posebno pokazuje važnim u ovim uvjetima u uvjetima ovakve ugroze gdje jednostavno zemlja koja ne koristi sve svoje resurse, koja ne obrađuje svoje poljoprivredne površine, koja ne proizvodi svoju hranu jednostavno ne može egzistirati. Imamo ovdje još jedan problem istaknuo sam ga tijekom stanke oko ovih starijih ljudi koji ne mogu do banaka, ne mogu dignuti novac, a imamo što sa poljoprivrednicima koji imaju svoje poljoprivredne površine u drugim općinama. Evo u Neretvi netko tko živi u Metkoviću ima poljoprivredne površine npr. u Općini Pojezerje, isto tako u Slavoniji vjerojatno imamo slične situacije da u drugim općinama to poljoprivredno zemljište. Ljudi zbog ove zbrane kretanja ne mogu obrađivati svoje poljoprivredne površine u ovom trenutku. I znate što mi poručuju, umrli mi od korone ili od gladi isto nam je, to poručuju hrvatski poljoprivrednici. Isto smo mrtvi, kako je rekao onaj u Srbiji da je smrtnost 100% ako si mrtav tako i u ovoj situaciji. Dakle, isto nam je umrli mi od gladi ako ne obrađujemo svoje poljoprivredne površine ili ne daj Bože od korone ista nam je stvar. Dakle i o ovom aspektima treba razmisliti i ovo uzmite u obzir. Vi možete to adresirati prema premijeru i prema onima koji donose odluke, znači dva bitna problema. I evo zašto je bitno da Hrvatski sabor zasjeda. Dva bitna problema su zastupnici, ne samo ja, znači više zastupnika je o tome ovdje govorilo, dva bitna problema koja treba riješiti, znači naših starijih ljudi koji ne mogu do svojih novčanih sredstava i naših poljoprivrednika koji ne mogu do svojih poljoprivrednih zemljišta. Možda je dobar prijedlog kojeg su dale kolege iz oporbe da imamo ona područja bivših zajednica općina ili nešto slično što bi olakšalo nekako situaciju jer evo na području Neretve bi to sigurno bio jedan dobar prijedlog, a vjerujem i drugdje jer na jednom većem području ima i puno više nekakvih ustanova od pošta, banaka, ali sigurno da i građani koji imaju poljoprivredno zemljište imaju ga u nekom radijusu od ne znam 40-ak kilometara. Ali smo sada sve ograničili na područja ovih općina kojih ima puno i tu se stvaraju ogromni problemi. I na kraju samo jedan osvrt na ovo što je rekao kolega Hrelja, nikao nismo za uvođenje izvanrednog stanja. Zašto? Prvo, jutros smo imali konferenciju za medije gdje je rečeno da je situacija pod kontrolom, čak da je puno bolja nego u jednoj dobro organiziranoj Njemačkoj, da je situacija puno bolja.

Uostalom iz stožera imamo dvoznačne poruke, jedan član stožera kaže da jednostavno Hrvati se loše pridržavaju mjera, drugi član stožera kaže da je situacija odlična da ljudi poštuju upute. A ono što ja mogu vidjeti ovdje po Zagrebu, ljudi se uglavnom pridržavaju pravila i mjera. Nema nikakvog razloga za uvođenje izvanrednog stanja, Hrvatski sabor treba zasjedati upravo zbog ovih prijedloga koji su od jutros ovdje izneseni koji su konstruktivni. Nismo kritizirali niti stožer niti Vladu nego smo iznijeli probleme stvarno koje ljudi imaju, ljudi nam se javljaju i Vlada tu može intervenirati i te stvari ispraviti, naravno u korist naših građana. Klub zastupnika GLAS-a također se prijavio za sudjelovanje u raspravi u njihovo ime govorit će zastupnica Anka Mrak

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo pred nama je u prvom čitanju i izmjena i dopuna Zakona o koncesijama koja je kao što su već svi prethodnici, a i predlagač rekao nastala zbog usklađenja sa direktivom odnosno zahtjevima koji su bili da se taj zakon uskladi. Ovo je jedan zakon koji je krovni u odnosu na njega će se usklađivati i sve druge stvari i situacije. Mi u Klubu GLAS-a ćemo podržati ovaj zakon u prvom čitanju jer cijenimo da ove izmjene koje su bile zaista odnosno koje se predlažu su dobro došle. Naime, vi kad radite zakon ne možete, ja tu moram nekako stati i u obranu predlagatelja iako je to neobično ja sam ona stran oporbe, ali vi kad radite zakon vi ne možete predvidjeti sve situacije. Neki zakon vi radite na temelju svoje tradicije, na temelju nekakvih bivših iskustava, na temelju što je bilo, tako da mene ne čudi da kad se detaljnije pogleda dođe do nekakvih zahtjeva da se treba uskladiti i na te zahtjeve treba reagirati, greške ne ponavljati. Dakle, to je ono na što treba ukazati i što treba reći. U ovom zakonu imaju nekoliko stvari koje treba naglasiti. Prvo je zabrana davanja koncesije u području obrane i sigurnosti. Mi se nalazimo u jednom vrlo interesantnom vremenu. Vremenu korona virusa i onda je Grad Zagreb zaista zadesio i potres od kojeg će grad oporavljati slijedeće 3-4 godine zasigurno u odnosu na štetu koja je napravljena. Naravno da su bile razne šale, da nas slijedi najezda, da nam fali još najezda skakavaca i ne znam što sve ne i mi smo narod koji se voli šaliti pa ovaj postoji i onaj nekakav vic da djed priča unuku znači bio je korona virus, pa je bio potres i unuk kaže hoćeš mi reći pao je i snijeg, dakle jel je pao snijeg. Ali jednostavno u ovim trenucima nam treba razum, u ovim trenutcima nam treba odgovornost i u ovim trenutcima moramo voditi računa da zaista svatko od nas radi svoj posao. Nas ni u sabornici, da je sve normalno teško da bi bilo puno više nego što nas je sad u ovom prostoru jer su neki zakoni koji izazivaju veću pažnju, a neki zakoni su koji izazivaju manju pažnju. Mi u GLAS-u smo stanovišta i mislimo da sve dok su, dok rade druge službe kao što su policija koja radi i sve ostalo i mi trebamo zasjedati i mi trebamo biti, ovo je naše radno mjesto. Nas su građani birali da predstavljamo njih u saboru RH, nas su građani birali da štitimo demokraciju, da štitimo ljudska prava, da štitimo Ustav i sve ostalo i sve dok su uvjeti da mi možemo doći, da možemo raditi, mi trebamo raditi. I ovaj dogovor koji smo postigli na razini proširenog Predsjedništva da radimo srijedu, četvrtak, petak, da radimo možemo se čak i dogovoriti da se radi jedna točka ali ne dvije, ali ovisno kako će dolaziti, ali neke odluke će trebati donositi. Ja tu poveznicu ću napraviti s jednom odredbom ovog Zakona o koncesijama, to je odredba članka 62. koja je se je mijenjala i kaže, mijenjala se, brisao se „ako to zahtjeva interes RH utvrđen u Hrvatskom saboru“, ali ona koja je ostala i kaže „kada Hrvatski sabor utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje“, to je ostalo. I tu je obaveza Hrvatskog sabora i tu moramo znati da mi imamo, imamo niz zakona u kojem su jasne obaveze koje jesu ovog sabora i ovaj sabor da ponavljam mi u GLAS-u smo stanovišta sve dok se može doći, dok se može funkcionirati, dok nije sodoma i gomora takva, a ja ne želim biti zloguki prorok i mislim da će se ovaj stvari krenuti rješavati. Tko je od nas tu mislio, imam nas nešto i starije životne dobi, a nešto i mlađe da ćemo imati ovo što imamo, da ćemo imati to na razini svijeta? Nitko nije mislio, ali svi se prilagođavamo, pa ćemo se prilagoditi i mi i trebamo se prilagoditi. Ono što je jasno, što odavde moramo širiti, a to je razum, odgovornost i ne širiti niti u jednom trenutku paniku. Način na koji radi stožer koji se brine o našem zdravstvu je apsolutno nešto za pohvaliti i naša odgovornost svih tih, svih mi koji tu sjedimo i radimo da jednako tako se prema tome odnosimo. Onaj dio, sad ću se vratiti naravno na Zakon o koncesijama iako je, nema više, neće biti više ni jedan zakon koji će tu biti, a koji mi nećemo moći povezati uz našu trenutačnu situaciju. Ovaj zakon ima jednu stvar koja je apsolutno dobra, a to je da vezano uz podkoncesije, da u trenutku kad ugovarate koncesiju da se odmah definiraju i područjima kojima je moguće sklopiti ugovor po koncesijama. To znači da ćete odmah znati što može ići u podkoncesije, da ćete ostaviti to tržištu, da ćete biti brži, da ćete biti transparentniji, da ćete biti jasniji u postupanju. Ja ću vam reći primjer koji svi možemo razumjeti, jedna marina, marina, dakle marina mjesto gdje ima svoj kopneni dio, ima svoj morski dio, ima svoje objekte i netko tko je dobio koncesiju za marinu njega zanima zapravo ovaj morski i kopneni dio. Marina ima trgovinu, ima ugostiteljski objekt, ima ovisno koliko ima sidara ima i nekakav prostor koji zapravo nudi ili manje ili veće popravke i ja ne vidim niti jedan problem odnosno ono što treba ići te stvari idu pod koncesiju. Do sada do još zakona iz 2017. to je uvijek izazivalo prijepor i izazivalo raspravu da li da, da li ne, sad će biti jasno definirano i dobro je da je tome tako. I za kraj, zaista želim naglasiti još jednu stvar i još jednu situaciju. U članku 8. se jasno navodi što je predmet koncesije i sad vi tu imamo odnosno tu imamo sad navedeno, ja ću samo referirat se na dvije stvari, kaže jedna stvar obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza i pružanje usluga javnog prijevoza. Mi se nalazimo u situaciji kad netko tko je dobio koncesiju ne Pogotovo kad je riječ ovim koncesijama za usluge javnih prijevoza, dakle ne može to više raditi, ne može ići između gradova. Prema tome, ono bi što trebalo biti jasan stav i što bi trebalo biti apsolutno svima jasno, za vrijeme kad ne radi, ne zato što on to ne želi ili zato što su nekakvi uvjeti, nego zato što ne smije raditi, država mu je rekla ti ne smiješ raditi, to je period za koji on treba biti oslobođen plaćanja koncesije. Dakle, poruka koja treba biti za vrijeme kad ne radiš ne plaćaš koncesiju, kad ćeš krenuti raditi vidjet ćemo dalje. Mi u ovom trenutku kroz sve, kroz sve poruke koje šaljemo, kroz sve rasprave koje idemo, razmišljamo o današnjem danu. Dakle, razmišljamo o danas, razmišljamo o sutra, svi gledamo i pratimo stožer koji dva put dnevno objavljuje koliko je ljudi zaraženo i svi smo skoncentrirani na ovo. Ono što se u ovom trenutku očekuje da se malo svi zajedno skoncentriramo na dan poslije. Ja sam sigurna da će taj dan poslije doći, sigurna sam da će brdo gospodarstvenika biti spremno odmah raditi možda neke druge poslove, možda na nekakav drugi način, mi moramo biti spremni za dan poslije. Ne smijemo svojim odlukama ubiti one koji su spremni za to jer ih neće biti. Neće biti onih koji će raditi. Prema tome, ja očekujem nekakav drugi set mjera, očekujem da se napravi dobra analiza, očekujem da bude jasna poruka, oni, ovo je odličan, dakle ovaj zakon je odlično, imate 23 stvari u koje je popisano za što dajemo koncesije. Ja neću ulaziti u, namjerno nisam spomenula turizam, namjerno sam spomenula vezano uz promet. Ti ljudi koji imaju koncesiju ne smiju raditi, za vrijeme kad ne smiješ raditi oslobođen si plaćanja, kad kreneš raditi onda će trebat vidjeti kako pomoć tim ljudima da odmah kad krenu raditi zaista rade punom snagom. Samo zaključno, mi u Klubu GLAS-a ćemo u prvom čitanju podržati ovaj zakon. Mi cijenimo da je taj zakon relativno spreman i za drugo čitanje i jednostavno mislimo da i to je jedan o primjera kad napravimo dobru izmjenu i dopunu uvijek može biti bolje, uvijek možemo prigovarati, ali nije vrijeme za velike prigovore. Hvala lijepo. Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a također se prijavio za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnik Branko Hrg.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče.

Normalno je da se moramo da tako kažem usklađivati sa odlukama i zakonima EU, ali je normalno da i u tom zakonodavstvu moramo čuvati i ono što je za Hrvatsku bitno i gdje je Hrvatska različita u nekim dijelovima i ne treba uvijek biti baš onako kako se zna često čuti da sve što nam Europa naredi da tako moramo odmah mi napraviti. Mi upravo tako i gledamo ovaj prijedlog ovog zakona. Mnogo je govora danas i kao što je maloprije i kolegica rekla teško je danas bilo koju raspravu provesti i govoriti o njoj, a da se ne dotaknemo aktualne situacije u državi i u svijetu u krajnjem slučaju. Pa, ja neću na taj način raspravljati, ali ću se samo vezati na prethodni govor i reći da vjerujem da će naša država, naši resori koji pokrivaju dakle ovakve poslove raznih koncesija u vrijeme ove krize i nakon okončanja te krize imati zdravog razuma i sigurno dovoljno mudrosti da se sagleda i ova situacija na koju svi ukazuju, a vezano na koncesiju i na naknade za koncesiju koje ljudi moraju plaćati. Malo me je u raspravi na jednom konkretnom primjeru također kolegica Mrak Taritaš potaknula kad je govorila o koncesiji prijevoznika. Mi imamo problem koncesije javnog autobusnog linijskog prijevoza ne zbog plaćanja koncesija nego imamo problem ukidanja linija zbog nerentabilnosti. Tako da ova kriza sa korona virusom nije ništa moglo bi se reći značajnije utjecala osim što je sada to nastao potpuni prekid i potpuni kolaps i tu moramo razmišljati o različitim vrstama koncesije, ne samo o onom dijelu da želimo naplatiti koncesiju nego i da ako za nešto dajemo koncesiju da onda osiguramo da ono što je bitno, vitalno za život građana i funkcionira. Kao što je primjer, evo koristim priliku da ukažem na taj problem koji nam se pojavio već pred par godina u krajnjem slučaju, gdje javni linijski prijevoz, gdje prijevoznici imaju obaveze imati otvorene linije ustvari umire jer nema putnika, a oni sami ne mogu samoodrživo funkcionirati jer je taj prijevoz nerentabilan. Ono što mi je dobro u ovom zakonu govori se o malo pojačanoj kontroli, govori se o primjeni zakona i o javnoj nabavi i posebno mi upalo u uho kada je državni tajnik davao uvodno obrazloženje onaj dio da će se primjenjivati odluka da koncesionari koji uzmu nešto u koncesiju moraju poštivati kolektivne granske ugovore u grani poslovanja u kojoj djeluju i isplaćivati plaće sukladno tim ugovorima inače praktički nemaju pravo na koncesiju. To nam je problem i kod Zakona o javnoj nabavi u njegovoj primjeni i to je inače problem hrvatskih zakona jer kada se zakoni i u Hrvatskom saboru donesu oni krenu dalje u razradu, odlaze u ministarstva, odlaze dakle u operativu i iz tih zakona često puta izađe van nešto sasvim drugo od onoga kakva je bila percepcija i nas zastupnika kada smo o tome raspravljali uopće ne očekujući što sve od toga izađe van. Mislim da nam je generalno zakonodavstvo prekomplicirano, da smo prenormirani, o čemu se govori da imamo previše administriranja i da iz tih razloga jednostavno imamo često puta i neefikasnost u provedbi razno raznih zakona. Ja se nadam da s ovim zakonom to neće biti slučaj iako će kasnije po onim granskim … [[Govornik se ne razumije]] dijelovima svatko provoditi naravno i postupke koncesija na svoj način, ali u svakom slučaju ovaj zakon tjera da bude to transparentnije, što je posebno važno, što je posebno važno na mikrorazinama. Dakle, govorim o lokalnim razinama jer imamo problem koji nema veze sa koncesijama, imamo problem o kojem sam govorio kada smo raspravljali o izvješću državne revizije. Dakle, mi nemamo uopće pojma što nam se sve događa na lokalnim razinama jer državna revizija u vrijeme mandata jednog čelnika lokalne samouprave ne može doći u sve te lokalne samouprave, posebno općine gdje u stvari može doći u neki možda 25 do 30% lokalnih samouprava, a tamo se gledaju ovakve stvari. I zato je dobro postrožiti zakon, napraviti ga transparentnijim, ali omogućiti da se to i kontrolira i u krajnjem slučaju da se agresivnije i sankcionira.

Klub zastupnika HDZ-a također se prijavio za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnica Juričev-Martinčev.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 Naime, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesiji Klub HDZ-a će podržati. Kao što smo mogli čuti ovim zakonom se postojeći zakon koji smo donijeli 30. lipnja 2017.g. usklađuje sa Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća i u biti samo se detaljnije preciziraju od definicija do određenih odredbi koje se odnose i na sukob interesa osoba uključenih u postupak davanja koncesije, tijek postupka davanja koncesije, preciziraju se mogućnosti za izmjenu ugovora pod ugovaranjem nove procijene vrijednosti koncesije, zatim odredbe o prijenosu koncesije i mogućnost osnivanja založnog prava naravno uz suglasnost davatelja koncesije. Ovo je krovni zakon treba reći i njime se uređuju koncesije u različitim i područjima i djelatnostima. Te djelatnosti su iznimno brojne, a imamo posebno 23 područja koja se posebno određuju novim sektorskim zakonima. Tu se radi o izuzetno vrijednim resursima RH od eksploatacije mineralnih sirovina preko korištenja voda, komunalnih djelatnosti, koncesija na pomorskom dobru, u turizmu, zdravstvu itd. Košto sam rekla ova direktiva uz samu definiciju gospodarskog subjekta uz fizičku ili pravnu osobu ili zajednicu tih osoba predviđa i dodaje i podružnicu i javnopravno tijelo i zajednicu tijela, ali uključuje i svako privremeno udruživanje. Nadalje, direktiva propisuje davanje koncesije između javnih subjekata što u sustavu koncesije u RH nije predviđeno, ali nam je direktivom naloženo da u zakonu izričito stoji da davatelji koncesije ne mogu davati koncesiju međusobno. Isto tako kada je u pitanju koncesija u području obrane i sigurnosti, naš hrvatski pravni sustav ne poznaje takva davanja, niti ima namjere davati takve koncesije, međutim i tu je bilo potrebno intervenirati i u zakon decidirano staviti da se ovim zakonom propisuje zabrana davanja takve koncesije. Kad su u pitanju izmjene ugovora kolega Hrelja je kritizirao odredbu gdje se briše mogućnost da HS može zahtijevati izmjenu Ugovora o koncesiji zbog toga što se ne definira što bi bio interes RH. U čl. 62. stoji da izmjena ugovora je moguća i potrebna i čini se u slučajevima kada je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje, što mislimo da je sasvim dovoljno. Jasnije su određene i postojanje mogućnosti podugovaranja, kolegica Mrak Taritaš je upravo ovo pohvalila što je propisano liberalnije i prepušteno je tržišnim uvjetima za razliku od postojećeg zakona gdje je decidirano navedeno u kojim uvjetima je moguće podugovaranje. Naime, do sada stoji da je to samo za izvođenje radova ili pružanje usluga u manjem opsegu ili obavljanjem sporednih djelatnosti. Studija opravdanosti davanja koncesije kao i tehnička analiza studija uključuje od sada i usklađenost sa prostornim planovima. Znamo da bilo kakvo izvođenje radova i gradnja nije moguće bez usklađenosti sa urbanističkim planom odnosno prostornim planom ili ono čak višeg reda, pa sada također stoji i davanje koncesija nije moguće suprotno prostornim planovima i to je potrebno već staviti i u studio opravdanosti davanja koncesije, kao i u tehničkoj analizi uzeti u obzir. Kad je u pitanju vrijeme pokretanja postupka, davatelj koncesije sada treba najmanje 12 mjeseci prije isteka roka pokrenuti taj postupak za razliku od postojećeg zakona gdje to predviđa u roku od 9. mjeseci i ako taj postupak nije uspješno okončan onda može produljiti postojeći ugovor na rok od 6. mjeseci opet pod određenim uvjetima. Daje se mogućnosti prijenosa Ugovora o koncesiji na treću osobu uz pisanu suglasnost davatelja koncesije kao i založno pravo je moguće, međutim tu treba naglasiti da tražbina financijskih institucija može se odnositi isključivo na financijski instrument pribavljene u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, a ne po bilo kojim drugim osnovama, što znači ako se zatraže određena kreditna sredstva za izgradnju objekta ili ulaganje na pomorsko dobro onda se može to založno pravo odnositi samo na tu koncesiju, a ne može se tražiti za kupnju poslovnog prostora na nekoj drugoj lokaciji ili vozila i založiti se nešto vezano za koncesiju. Mogućnost sklapanja podugovora i ugovora o pod koncesiji davatelj koncesije predviđa i uz studiju opravdanosti davanja koncesije u dokumentaciji itd. Ono što je jako bitno i za naglasiti da davatelj koncesije sada može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije, ne samo kao do sada ako je nad njim otvoren stečajni postupak ili ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen na kazneno djelo ili prekršaj u vezi obavljanja profesionalne djelatnosti ili pak ima teži profesionalni propust nego ove izmjene zakona predviđaju ako je gospodarski subjekt … za ozbiljno i pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka ili ako na nepropisan način utječe na taj postupak. S obzirom da je dosta kolega tu govorili i o načinu i plaćanju i oslobađanju plaćanja upravo u ovim situacijama koncesiji ja bih naglasila još jedanput, da je Vlada RH donijela 63 mjere zbog epidemije korona virusa da bi obuhvatila sve gospodarske resore s ciljem očuvanja radnih mjesta i isplate plaća i da se radi o prvom setu mjera. Sada se govori o odgodi plaćanja, a sigurno suglasni smo i mi ako ova situacija potraje, što vidimo da hoće, da će biti neophodno i osloboditi, a ne samo odgoditi određena plaćanja. Kada je u pitanju koncesija na poljoprivrednom zemljištu onda bih podsjetila kolege da je samo Ministarstvo poljoprivrede u prvom paketu mjera predvidjelo iznos od 350 milijuna kuna što će biti određena pomoć našim poljoprivrednicima.

Sada prelazimo na pojedinačne rasprave, za pojedinačnu raspravu po ovoj temi prijavio se zastupnik Ivan Pernar kojeg nema pa time gubi pravo sudjelovanja u raspravi. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Prijavio sam se za raspravu o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama kako bih rekao svojih nekoliko misli o potrebi usklađivanja našega zakona sa direktivom EU u dijelu u kojemu sam zakon koji je donesen prije tri godine nije do kraja usklađen, a potrebno je i radi koherentnosti samoga zakona, a potrebno je i zbog dodatnog pojašnjavanja vrlo važnih ugovornih obveza koji se propisuju zakonom, a kasnije implementiraju samim ugovorom između davatelja koncesije i koncesionara. U prvom redu vrlo je važno propisati definiciju gospodarskog subjekta koji sudjeluje u ovom procesu jer je bilo određenih nedorečenosti kada je u pitanju podružnica, kada je u pitanju status pravne osobe i kada je u pitanju ovlaštena osoba za potpisivanje samih ugovora, što je u provedbi Zakona o koncesiji, a prije svega realizacije samog postupka koncesioniranja izazivalo u mnogome nedoumice i dodatna pitanja koja su otežava, usporavala provedbu samog Zakona o koncesiji. Ono što je važno istaknuti, a što je ovim zakonom sada definirano to je mogućnost prijenosa koncesije. Kao što je prije rekla gospođa Branka Juričev Martinčev razgovaramo o nekoliko odnosno čini mi se 23 sektora i djelatnosti za koje se izdaju koncesije temeljem ovog krovnog Zakona o koncesiji. Postoje brojni zakoni lex specialis koji definiraju postupanje i postupak davanja koncesije za jedan od tih sektora, pa primjerice Zakon o pomorskom dobru je propisao način na koji se daje koncesija na pomorskom dobru, ali već i tim zakonom koji je na snazi već 27 godina, koji je doduše doživio i određene izmjene tijekom ovih desetak godina prije svega i u dijelu koji se odnosi na koncesiju … zbog njegove potrebe s usklađivanjem sa ovim krovnim zakonom kojega smo donijeli kažem prije tri godine je propisivao mogućnost prijenosa koncesije na pomorskom dobru, jasno uz suglasnost davatelja koncesije, bilo da se radi o jedini područje odnosno regionalne samouprave tj. županije ili bilo da se radi o Vladi RH koja je donosila i davala koncesiju za korištenje pomorskog dobra.

zakupa, odnosno ilegalno, doslovno po principu da onaj tko prvi zavare brazdu da taj to zemljište i koristi, a zemljišta država, odnosno RH nema nikakve koristi. Kome je u interesu ovakav kaos to zaista ne znam. Kome je u interesu da se na ovaj šerifski način provodi zapravo raspolaganje jednim isto strateškim resursom, a to je poljoprivredno zemljište, to isto ne znamo. Puno smo pitanja postavljali kada je u pitanju, kada smo govorili o aferi Agrokora, o raspolaganju zemljišta koje je bilo u koncesiji, odnosno u zakupu od strane nekih od sastavnica koncerna Agrokor. Nismo dobili jasne odgovore, to je preneseno na neke nove tvrtke. Svjedočili smo i tome da su se određeni čelnici jedinica lokalne samouprave koji su bili pod pritiskom da potpišu dakle da koncesije prelaze u, na druge tvrtke, tome opirali. Da li je to provedeno sukladno zakonu ili ne, ne mogu sada ovdje tvrditi, no ono što je činjenica je da u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem i dalje traje kaos. A to je posebno bitno i sada kada ćemo dijelom, očito je, ako ova kriza potraje, a za sada, kako izgleda trajat će još barem nekoliko mjeseci, kada ćemo se sve više morati oslanjati na vlastite poljoprivredne i prehrambene proizvode. Nažalost, sustavnom lošom gospodarenjem poljoprivrede, posebno u zadnjih 5 godina, našu proizvodnju sveli smo na vrlo niske grane. Kolege prije mene govorili su o proizvođačima koji su, koji ne mogu plasirati svoje proizvode, koji ih moraju uništavati zbog rigoroznih mjera koje su gledane u tržnice. Različiti OPG-ovi se svakako snalaze, dostavama i sl., ali, ali, mislim da treba gospodarenje zemljištem usustaviti kako bi bilo u, što više u upotrebi odnosno kako bi mogli proizvesti što više hrane, ali isto tako treba razmišljati i o lancima opskrbe, odnosno da ta hrana koja je proizvedena na hrvatskom poljoprivrednom zemljištu onda može biti i plasirana na tržite. Jasno je da je zatvaranje tržnica tu veliki problem. Jasno je da ta odluka nije donesena lako, da je bilo puno kršenja propisa koje su stožeri civilne zaštite propisivali i da je zbog toga donesena takva odluka, no moramo naći što prije kako premostiti ovaj problem, logistički, kako ne bi na kraju bilo i nedostataka hrane, odnosno kako opskrba ne bi trpila. I na kraju, govore vladajući da ne treba oporba upozoravati kako se njihov posao radi, pa gospodo, mislim da 60 tisuća poduzetnika koji je okupljeno na inicijativu koja traži smjenu ministra gospodarstva vam jasno govori koliko kompetentnom vas nadležna javnost, u ovom slučaju poduzetnička ocjenjuje i kako ocjenjuje vaše mjere.

4 su zatražene replike.

Poštovani kolega Hajduković, javio sam se kako bih vas upitao je li imamo nekakav dogovor o svojevrsnoj velikoj koaliciji s obzirom da je ono što je kolega Bačić sinoć najavio u emisiji Otvoreno, a to je uvođenje izvanrednog stanja, vi jutros u svojoj izjavi zazivate. Ne znam zašto, koji je razlog za izvanredno stanje ako iz Stožera imamo tvrdnje da stvari u Hrvatskoj funkcioniraju puno bolje nego npr. u jednoj super-uređenoj Njemačkoj. Zašto idete u tom smjeru, zašto želite ograničiti odluke koje će donositi Hrvatski sabor i prepustiti to Vladi RH i molim da evo, pred javnošću odgovorite zašto ste to zatražili i na čiju inicijativu?

Pa prije svega, ja bih vam kolega preporučio da ne čitate samo naslove, to možda ide na kolegu Bačića. Izvanredno stanje je i zašto, to sam obrazlagao pola svoje pojedinačne rasprave i nema nikakve velike koalicije, ne znam koliko puta to moram ponoviti i kojim medijima sve. No, ono što sam govorio kada sam govorio o tom izvanrednom stanju govorio sam o tome da sabor permanentno treba zasjedati. Dakle, da unatoč tome ne treba raspuštati Hrvatski sabor i da Hrvatski sabor treba periodički izvještavati o tome što je učinjeno i da li treba eventualna stanja produživati ili ne. Dakle, ja sam vaš, odgovor na vaše pitanje nema velike koalicije, u ovom smo problemu doduše svi zajedno. Mi stalno predlažemo, dakle nismo tu samo da budemo kritičari nego smo tu i da nudimo rješenja. Rješenja su na stolu i nama je svejedno hoće li to vladajući preuzeti, ako preuzmu i u svoj zakone ugrade tim bolje jer će hrvatski građani imati koristi to je jednina, jedini cilj. Zastupnik Bulj zatražio je repliku.

Ustava RH, što znači da bi sabor prinio ovlasti na Vladu i na predsjednika republike, a to je stvarno sinoć rekao kolega Bačić sada se malo gradi, vjerojatno ćete par dana sad vi pričati, sad će on braniti da ne triba izvanredno stanje i na kraju će se očito dogovoriti. Možete li točno reći jel to stav SDP-a jel se vi bojite preuzimanja vlasti pa na taj način želite olakšati sebi i svome šefu stranke da prebrodi ovu krizu koja je pred nama jer izvanredno stanje u ovome trenutku nema elemenata. Pa to govori i sami stožer za civilnu zaštitu, nacionalni stožer. Koji su to elementi da mi predamo svu vlast Vladi RH i predsjedniku RH, jel vi stvarno imate nekakav ozbiljan razlog, al dobro ga prezentirajte i recite ovdje javnosti ili je to dogovor o velikoj koaliciji [[Upadica: Hvala, isteklo je vrijem.]] SDP – HDZ. Dakle, moram ponovo ponoviti da tu nikakvoga dogovor nema, da jedino što je nama na umu je dobrobit hrvatskih građana. A što se tiče odgovornosti mi odgovornost i te kako pokazujemo baš time što nismo ti koji samo kritiziraju nego oni koji predlažu. Znači mjere smo predložili, novi paket zakona šaljemo u proceduru, aktivno sudjelujemo u izvještavanju javnosti o tome koje mjere treba poduzeti, pokušavamo biti proaktivni, a mislim da je to odlika odgovorne oporbe. Nisam puno drugih prijedloga vidio barem ne onih konkretnih u obliku zakona koji su na stolu, zbog toga mislim da postupamo izuzetno odgovorno. Ne bojimo se preuzimanja vlasti ni u jednom trenutku. U ovom trenutku moramo predložiti rješenja koja će biti na dobrobit prije svega naših građana jer ono što nam slijedi poslije epidemije kad je prevladamo, a siguran sam da hoćemo, će isto biti teško. Za repliku se javio zastupnik Bačić. Kolega Hajduković, ponovit ću ono što sam maloprije rekao.

Ustava može donositi zakone kojima će odgovarati na ovu veliku krizu uvjetovanu pandemijom, širenjem pandemije korona virusa. Prema tome, za sada držimo da nema potrebe za to, postoje, u slučaju da sabor bude onemogućen u svom radu onda nastupaju okolnosti u kojima bi se određene ovlasti prenijele na Vladu odnosno na predsjednika RH.

Vi ste promijenili Poslovnik, ograničili ste replike, skratili za minute i budući da ste to vi napravili molim vas da se i vi držite propisanog vremena koje ste izglasali. Hvala vam. Odgovor na repliku.

Zastupnik Hrelja također se javio za repliku. Poštovani kolega Hajdukovi, naravno da i ja cijenim odredbu u ovom Zakonu o koncesijama da se šumsko zemljište i šume ne daju u koncesije, ali vas pitam kako možete i vi u vašoj susjednoj općini Voćin, tamo gdje vi živite u susjednoj župani se šume sijeku, lokalne pilane nemaju dovoljno materijala za obradu, a veliki igrači imaju i previše posla odnosno izvlače šumsku građu i njihove pilane i njihovi lanci distribucije funkcioniraju. Da li Hrvatske šume mogu opstati ovako centralizirane ne vodeći i donositi odluke o raspodjeli šumskog bogatstva, ne vodeći o zaposlenosti lokalnog stanovništva? Ja sam se uvjerio da je tamo, da ljudi žive od tog rada i da to za njih život znači, šume su ogromno bogatstvo, a netko drugi izvlači koristi. Dakle, postoji tu čitav niz probleme i Hrvatske šume bi trebale biti orijentirane na dodanu vrijednost ne u smislu profita, nego dodanu vrijednost za RH. Dakle, za naše proizvođače, za lokalnu zajednicu i sl., bojim se da to u ovom trenutku nisu, da su više koncentrirani na profit i to apsolutno nije dobro. Naveli ste primjer Voćina, ali takvih primjera ima jako puno, možemo početi nabrajati, mogu vam ih ja nabrojati isto. No drugi problem su vam isto i privatne šume, privatne šume koje se eksploatiraju previše. Evo samo u našičkom kraju vam je jako, jako veliki dio šuma otišao u povrat bivšem vlasniku, to je biskupija ako se ne varam, ima nešto što je vraćeno bivšim veleposjednicima odnosno plemićima. Dakle, ostali smo bez jednog velikog fonda šuma kojima su Hrvatske šume gospodarile. O tome ovise i radna mjesta i dobrobit lokalnih zajednica, ali i neki socijalni elementi poput ogrijeva. Za pojedinačnu raspravu o ovoj točki javio se i zastupnik Miro Bulj, izvolite.

govorimo o koncesijama onda o koncesijama trebamo govorit kao što je rečeno ovdje, od 23, znači ono što možemo dati u koncesiju, to je od voda, šuma, poljoprivrednog zemljišta, mineralnih sirovina, pomorskoga dobra što govori da u RH imamo značajan dio onoga što je u državnom vlasništvu i što dajemo u koncesije. Ja ću ovdje sad odma reći i demantirati kolegu Hajdukovića kad je reko da ništa ne poduzimao po pitanju zakonskih inicijativa. Dapače, ja mislim da je Klub MOST-a najviše dosad dao zakonskih inicijativa i ja sam osobno evo nedavno dao prijedlog već kad je bila ova kriza o poljoprivrednom zemljištu o kojem ste vi govorili jel nažalost samo od 400 000 hektara poljoprivrednoga zemljišta danas je, date su koncesije našim poljoprivrednicima 11 000 četvornih metara.

I sad u ovome trenutku šta treba?

Znači niti 3%, 2-3% je podijeljeno poljoprivrednoga zemljišta, ostalo je u korovu. I naravno dao sam ja zakon koji je sad u proceduri, potpisalo je dovoljan da bude u hitnoj proceduri, pa evo ako će Vlada neka da u hitnu proceduru ovdje, 16 saborskih zastupnika mi je potpisalo, ja im se zahvaljujem i u ovome trenutku mi nemamo razloga kad govorimo o koncesiji te stvari ne rješavati. S ovim pozivam ministricu Vučković, ministricu poljoprivrede da pod hitno poduzme nešto i da dodijeli ovo zemljište, a ne da stoji u ovoj krizi. Vidimo ako stožer u ovome trenutku dobro radi za civilnu zaštitu vidimo da ministrica poljoprivrede je slično ono šta kažu i za ministra gospodarstva Horvata, ministrica poljoprivrede koda je „Alisa u zemlji čudesa“ Pa pod hitno, ne samo ono što sam rekao otvoriti treba ove tržnice, nego i podijeliti, dodijeliti poljoprivredno zemljište, maknuti puste te podjele, pusta ta odobrenja e-županija, pa ministarstvo, lokalna samouprava kad napravi ja ću je podržat. Neka nađe model i način da bude u skladu s procedurom da se to skrati, a ne da je sustav kozaračkog kola, svak svakoga drži niko ne pušta, župan lokalnu samoupravu, ministarstvo župana. Zbog toga trenutno imamo znači 800 000 hektara poljoprivrednog zemljišta neobrađenog, a od toga je pola državnog, to je ključni problem, ključni problem zbog čega uvozimo, a nikada više nismo dali poticaja poljoprivrednicima, a nikad više ne uvozimo i nikad manje ne proizvodimo. Znači, vrijeme je da se ozbiljno stvari shvate. Zovem, evo pozivam sve, neću sada govoriti o onome što se događalo na pomorskome dobru, to neću se sad vraćat, nije možda trenutak, šta se radi sa mineralnim sirovinama, RH je bogata država. Imamo šume, također jedan ogroman resurs gdje nažalost naše pilane vrlo malo dobivaju u biti ovaj, više se izvozi nego, nažalost na razno razne načine nego šta se dodatna vrijednost kroz gotovi proizvod. Ja kad vidim u Gorskom Kotaru imamo pilane, imali smo stručnjake ljude na tome području, na kraju su otišli i ljudi i, i balvani su otišli doli u Italiju primjera i doli su stvarali gotove proizvode naši ljudi, ispraznili smo područja. Ako sad nije trenutak u ovoj krizi da vidimo da ste sve krivo radili, sve Vlade, onda kad će bit trenutak, kad će bit trenutak? I sada radimo opet greške gdje dozvoljavamo da trgovački lanci prodaju strane proizvode, sir, voće, povrće, jagode španjolske i čije će mislim sve bit, a dok naše domaći, proizvodi naših sirara, naših poljoprivrednika, naših voćara, naših ljudi koji proizvode u staklenicima, npr. evo kaštelanski staklenik, čovjek koji se bori doli uz brojne probleme, gdje će on svoj rasad i materijal sad prodati? Na koji način? Hitno otvoriti tržnice i dodijeliti poljoprivredna zemljišta, a ministrica poljoprivrede nek se probudi iz sna i neka ne bude „Alisa u zemlji čudesa“ Za repliku se javio zastupnik Hajduković. Kolega, kada sam govorio da treba predlagati znam da ste predložili puno zakona, neke sam ja podržao, mislio sam konkretno na ovoj krizi da trebamo predlagati i rješenja. No apsolutno ste u pravu što se tiče šumarstva i gospodarenja šumama. Mi smo se doveli u poziciju da izvozimo sirovinu, a da naši pilanari i naša industrija uopće nema ni prilike doći do sirovine odnosno ne može ni zgotoviti gotovi proizvod. Imali smo situaciju gdje trupci odlaze u Austriju i Italiju, a onda se nama vraćaju kao skupi namještaj. Dakle, dodana vrijednost je potpuno izgubljena. I mislim da je ova kriza i što se tiče šuma i što se tiče poljoprivrednog zemljišta prilika da zaista razmotrimo politiku gospodarenja tim bogatstvom jer vam sad će kriza pokazati koliko zapravo smo ovisni o uvozu, koliko je poljoprivredna proizvodnja devastirana i koliko ćemo biti zapravo u nezgodnom položaju zato što poljoprivrednom proizvodnjom ne možemo namiriti ni pola naših potreba. Pa upravo to. Zbog toga smo mi i predlagali brojne zakone, Zakon o zabrani prodaje poljoprivrednoga zemljišta stancima, zabrane uvoza, prijevoza, sadnje i prodaje GMO-a, ja sam osobno to predlagao, da bi poticali domaću proizvodnju i eko proizvodnju. Koncesije na vodu, također je vrlo bitno pitanje. Zašto bi moju Cetinu netko, pakirao vodu iz vrla Cetine, a da je stranac? Zbog čega, koji je to razlog? Znači, mi smo izgubili dio suvereniteta i sad u ovoj krizi moramo sve napraviti da se vratimo suverenitet di možemo RH, ako može Mađarska zaštititi poljoprivredno zemljište, nema prodaje strancima, onda nema razloga da i Hrvatska to ne napravi. S ovim ako nema drugih primjedbi zaključujem raspravu. glasovat ćemo o tome kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo s radom u 9,30. prva tema na sutrašnjem nastavku sjednice bit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, prvo čitanje, P.Z. br.